To je pro tuto chvíli z omluv vše.

A bod 23, sněmovní tisk 267, druhé čtení. Tak, to je vše ke schválenému programu. Já vás všechny poprosím o klid v sále, abych vás nemusel překřikovat. A ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Výborný. Prosím o klid, ještě jednou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdo má něco k jednání a potřebuje u toho hlasitě mluvit, prosím do předsálí. Nechci jmenovat. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já nechci zneužít přednostní právo, ale dovolte mi dvě nebo tři věty. V neděli slavíme Den matek. A tak mi tedy dovolte v této ctěné Sněmovně poděkovat všem maminkám, které tady sedí, za to, co děláte pro naše rodiny, protože mateřství je opravdu velký dar. Takže díky za to.

Já vám děkuji, pane poslanče. A já jsem si uvědomil, že zde máme poprvé nového pana ministra, pana ministra dopravy Kremlíka, tak já ho jménem nás všech tady vítám, ať se mu u nás líbí. Ptám se, zda k pořadu schůze v tuto chvíli má někdo zájem o vystoupení. Ještě jednou prosím o klid. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. A současně bych chtěl požádat kolegy především z koaličních stran, abychom se mohli sejít nad procedurou, kterou chceme hlasovat tento zákon, protože to je zásadní pro projednávání tohoto tisku i v rozpravě. Jde o to, že je načteno více než 800 pozměňovacích návrhů a ta rozprava bude výrazně kratší, pokud se budou hlasovat jednotlivě, a výrazně delší, pokud se nebudou hlasovat jednotlivě, protože když je budeme hlasovat jednotlivě, poslanci se budou moci vyjádřit věcně k těm návrhům v rámci hlasování. Pokud se budou hlasovat najednou, bude nutné vyjádřit své postoje k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům v rozpravě. Děkuji za pozornost. Slyšel jsem dobře, vyřazení z pořadu této schůze. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení.

Je zde žádost o odhlášení všech, které samozřejmě vyhovím.

Tak, zdá se, že počet hlasujících se už ustálil.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Budeme tedy pokračovat v jednání tak, jak bylo schváleno v předchozích dnech.